To si myslím, že mě to až příjemně překvapilo. Takže děkuji za to. Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Dvě minuty, pane poslanče.

Ale neslyším jednu důležitou věc.

A tihle lidé kolikrát nemají to vzdělání, které mají ti učitelé nebo ředitelé škol, a oni jsou na tom nejhůř, protože oni se v tom nevyznají vůbec. Jestliže včera na Podnikatelské radě se v tom nebyla schopna shodnout jednotlivá ministerstva, tak jak se mají chovat ti jednotliví živnostníci? To je potřeba říct. A my jim musíme pomoct. Protože ti nám zaručují to, že se budou rozvíjet ty vesnice, ta jednotlivá malá města. Oni tam dělají tu zaměstnanost, dělají tam kolikrát i tu kulturu a dělají tam ten život. Děkuji. Tak já také děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdřív bych chtěl jenom doupravit vaším prostřednictvím pana kolegu Bláhu.

Já chci mluvit o trošičku něčem jiném.

Ale je určitě užitečné z pohledu toho, jak by mělo ovlivňovat nakládání s daty především u těch velkých.

Tam ten smysl je.

Ale bohužel mohu oprávněně kritizovat třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu, že opravdu pro ty malé podnikatele, jak zde říkal pan Bláha, se toho mnoho nedělá.

Mohu pochválit Úřad pro ochranu osobních údajů, který, i když je samozřejmě daleko menší a má daleko menší kapacity, tak aspoň z toho, jak ho sledujeme, tak dělá, co může.

Bavím se se stovkami podnikatelů za poslední půlrok, protože s podnikateli dělám vlastně celou svoji praxi, a jejich dojem je takový. My si tady můžeme samozřejmě říkat, že víme, že budeme nějakým způsobem tlačit na ÚOOZ, nebo to dokonce dáme to toho zákona, že ty sankce nebudou na začátku likvidační a že budeme spíš doporučovat. Ale to tady víme my, to možná vědí úředníci, ale celkově občan to samozřejmě neví a vůbec to nemá ani kde zjistit.

Myslím si podle různých propočtů, že minimálně stovky milionů korun byly utraceny malými, středními i velkými firmami za různá školení a audity. A to samozřejmě nepočítám ty tisíce a tisíce člověkohodin, kdy firmy na to dávají své zaměstnance, aby se tomu věnovali.

Mohli jsme všem občanům daleko víc ukazovat ty přínosy a hlavně dělat tu osvětu, proč je potřeba se o ty osobní údaje starat.

A přitom je to pozitivní věc, kterou jsme mohli dlouhodobě propagovat, podporovat, prezentovat. Takže to, že teď budeme upravovat ten zákon tak, aby nebyl tak drsný, doufám, že to dopadne, že se nám to podaří domluvit, to je bohužel už ta druhá věc.